Opravdu ta situace je mimořádně závažná. Mně na každém mítinku brečí občané, mají slzy v očích, jak jsou v tak mizerné, kvůli vaší vládě, v tak mizerné finanční a sociální situaci.

To je přece úplně neuvěřitelný, jak se vaše vláda chová! To nemluvím o seniorech, o zdravotně postižených spoluobčanech.

Je potřeba, aby vaše vláda co nejrychleji odešla, protože vy zničíte celou Českou republiku.

Tisíce domácností, důchodci, rodiny s dětmi a také mnohé firmy se dostali kvůli vládě Petra Fialy do pekelných potíží, se kterými jste jim nijak nepomohli.

Máte hromadu výmluv, proč zastropovat ceny v reálné výši nejde. Co slovo, to lež! Lež se stala hlavní berlou vaší vlády.

Vážené dámy a pánové, říkám to několikrát a nechápu, co na tom vláda nechápe. Ceny energií jsou základem konkurenceschopnosti ekonomiky jakékoliv země. Vše, co vyrábíme a produkujeme, od brambor po ocel, je závislé na ceně plynu, ropy a elektřiny. Tohle by pochopily i děti v mateřské školce.

Poškodit celou naši zemi, poškodit a okrást všechny naše občany. Budete tu mluvit o kompenzacích.

Slibovali jste lidem nízké daně a minimum státu. A dnes?

Covidová krize byla krize, kterou do značné míry vyvolala hysterie. Tato energetická krize je opět podobná. Je to krize, kterou Fialova vláda svojí neschopností a nekompetentností do značné míry vyvolala. Ano, země Západu na rozdíl od celého ostatního světa mají problém, protože uvalily sankce na Rusko a Rusko jim to dnes vrací. Takže je to opravdu tristní situace, kdy Rusko na sankcích rekordně vydělává a střední a východní Evropa, občané, se dostávají do situace, že nemají na energie. Česká republika je ale bez ohledu na sankce ve výjimečné pozici. Máme přebytek elektrické energie. My můžeme bez větších problémů výpadek plynu do značné míry nahradit elektřinou, protože jí máme nadbytek.

Takže kde je problém?

A tady bych rád znova řekl, že nedávejme rovnítko mezi slovo evropský a unijní. To totiž zastánci Evropské unie, je to taková další lež jejich, taková mediální lež, že říkají evropské řešení, ale ono to není evropské řešení, ono je to unijní řešení. Když tedy pominu, že mnoho zemí Evropy není členem Evropské unie, tak druhou věcí je, že v mnoha zemích Evropské unie, těch západních, až téměř polovina voličů volí euroskeptické kandidáty.

To není rovnítko. A Evropská unie je proti zájmům Evropy. Takže je to přesně naopak. Tím zájmem, který prosazuje SPD, je co nejužší spolupráce svobodných a suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu a to je rozdíl. Také je potřeba v zásadě odmítnout to, co tady celou dobu předvádí premiér Petr Fiala, a říká to tady i ministr průmyslu pan Síkela a další představitelé vlády, Vít Rakušan, hnutí STAN.

Nelžete! To přece není žádná pravda.

A já vám řeknu jednu zásadní větu, za kterou si jako za SPD stojíme. Zajištění základní životních potřeb našich občanů nesmí být předmětem ideologie a aktivismu.

Ale to vůbec neznamená, že je někdo proruský.